Já vás jenom doplním, že v pravé části sálu sedí právě poslanci vládní pětikoalice Petra Fialy, které toto téma, jak všichni slyší, vůbec nezajímá. Pokud by vláda zastropovala ceny energií přímo u výrobců, potom by stát nemusel platit kompenzace. Tedy jinak přeloženo, hnutí SPD prosazuje zestátnění ČEZu. ČEZ má astronomické zisky a zároveň ohlásil od nového roku další zdražení elektřiny o 60 %. Přitom jak víme, kontrolu nad ČEZem, nad tím majoritním podílem, má právě vláda Petra Fialy v čele s premiérem Petrem Fialou a výsledkem té nečinnosti a nekompetentnosti jsou právě drahé energie pro občany a firmy. Česká republika má nejvyšší ceny energií v Evropské unii. My požadujeme demisi Fialovy vlády.

Při meziročním srovnání nárůstu cen energií v okolních zemích jsou výsledky pro Českou republiku ještě více tristní.

Hnutí SPD považuje tento stav za neudržitelný, a jak jsem říkal, požadujeme demisi vlády Petra Fialy.

Děkuju za pozornost. Děkuji za přednesený návrh, zaznamenala jsem.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolila dát návrh na zařazení dvou bodů, a to z oblasti Ministerstva vnitra.

Zaregistrovali jsme tedy konečně, že minulý týden bylo jednání premiéra České a Slovenské republiky.

Zajímá nás, proč do současné chvíle neproběhlo jednání V4, a máme mnoho otázek.

To číslo je obrovské.

V současné chvíli vůbec takové informace poslanci nemají a byli bychom rádi, aby ministr vnitra nám takové informace předával. Ráda bych požádala, protože chápu, že je tady mnoho důležitých bodů, které se budou tento týden projednávat, takže bych si dovolila zařadit tento bod a i ten druhý v pátek po sněmovním tisku 335.

Migrační vlna spojená s válečným konfliktem na Ukrajině informace ministra vnitra. Děkuju mnohokrát.

Nejprve tedy jako bod 1 zařadit do návrhu pořadu nové body, sněmovní tisk 335, novela energetického zákona ve zkráceném jednání, sněmovní dokument 1514, návrh ročních odměn za činnost členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Za druhé postup jednání v tomto týdnu. Dnes, tedy 15. listopadu, projednávat body v tomto pořadí: nově zařazený bod, sněmovní dokument 1514, bod 33, bod 34, bod 11 a bod 9 a nejpozději v 18 hodin projednávat bod 1.